Takže pokud jste si mysleli, že Andrej Babiš bojuje proti masové imigraci, tak snad vás uvedená fakta vyvedla z omylu. Pan ministr vnitra nám přečetl usnesení vlády, jak rozhodla vláda, a pan Andrej Babiš u toho samozřejmě musel být. Děkuji.

A zbytek potom. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych rád reagoval na pana předsedu ohledně postupu, který tato vláda zvolila při projednávání jak globálního kompaktu o migraci, tak globálního kompaktu o uprchlících.